1.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.

Přijetí návrhu zákona je nezbytné pro splnění povinnosti vůči Evropské unii.